Já vám děkuji, pane premiére. Vystoupení pana předsedy vlády vyvolalo několik faktických poznámek.

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, pane premiére, přiznám se, že je dost fascinující slyšet z úst současného premiéra a ještě v letošním roce také ministra financí bývalé vlády, který nám tady říká, že on a tato vláda s tímto rozpočtem nemají nic společného.

Jestliže se v průběhu posledních dvou tří měsíců vyskytly oprávněné požadavky ze strany sociální sféry na dofinancování sociálních služeb, potom je logické a naprosto fakticky správné, že se Poslanecká sněmovna a poslanci snaží tento hendikep napravit, protože ten problém nás dříve či později dostihne v průběhu příštího roku.

Děkuji za pozornost. Nyní dvě minuty pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Zákon o státním rozpočtu je možné novelizovat. To znamená, mohli jste v roce 2014 předložit novelu, která by se více přizpůsobila prioritám vaší vlády. To samé můžete udělat i dnes, pane předsedo vlády. Já vám chci dát naprosto závaznou nabídku klubu TOP 09. Pokud navrhnete novelu, kde výdaje státního rozpočtu vrátíte do té výše, kterou jste vy sám jako ministr financí navrhl v květnu v rámci výdajových rámců vládě, můžete stoprocentně počítat s plnou podporou poslanců TOP 09 pro takovou novelu. Buď jste to, co jste teď říkal, myslel vážně, pak novelu předložíte a zcela jistě bude přijata, protože to bude zhruba o 25 mld. méně na výdajích, a to bude jistě dobře vzhledem k makroekonomické situaci, anebo jste se teď jenom alibisticky vymlouval a takovou novelu nepředložíte. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci zareagovat na komentář pana předsedy vlády pana Babiše k rozpočtu. Na druhé straně hnutí ANO bylo součástí koalice, takže je jasné, že také ono mělo zejména skrze Ministerstvo financí zásadní vliv na to, jakým způsobem bude rozpočet sestaven, jak budou nastaveny výdaje, jak budou nastaveny příjmy. Myslím si, že směrem k sociálním službám, zdravotním službám, ale také vzdělávacím službám vláda, která dosloužila, udělala absolutně nejvíce za posledních patnáct let, a nemá smysl to teď nějakým způsobem zpochybňovat nebo špinit. Pozice sociální demokracie je jasná. Chceme vyřešit sociální služby, aby bylo dost peněz pro pracovníky v sociálních službách. Je to objektivní fakt. Stárne nám populace, hrozí úprk pracovnic ze sociálních služeb a toto je věc, která je absolutní alfa a omega pro sociální demokracii. A pokud její pozměňovací návrh nebude podpořen, nebude také sociální demokracie podporovat tento rozpočet. Je to minimální požadavek. Věřím, že se s bývalými koaličními partnery na tom dohodneme.

Prosím, vaše dvě minuty.

Naši voliči si zrušení Senátu přejí.

Je to tak. My chceme zrušit Senát, chceme snížit počet poslanců nejlépe na 81, chceme přímou volbu a odvolatelnost politiků, chceme zákon o referendu, chceme také odvolatelnost prezidenta. Máme to v programu, více než půl milionu občanů to chce. Děkuji. Myslím, že by to bylo lepší a že bychom měli pokračovat a pracovat. Děkuji. Já děkuji, pane místopředsedo. Dvě minuty.

Myslím si, že velikost a charakter politika ukazuje to, co dlouhodobě říká a dělá.